Děkuji.

Vy rušíte.

Chtěla bych říct, že paní ministryně Šlechtová si sedla na tu židli a přijala nabídku být ministryní, a to z reálných důvodů. Já jsem si vědoma toho, do čeho jsem šla, četla jsem jednací řád Poslanecké sněmovny a vím, jak to tady chodí. Pokud Poslanecká sněmovna není schopna toto respektovat a akceptovat, když je tady někdo nový, tak já musím říct, že mě to trochu mrzí. Nicméně já jsem se poučila. Odteď se budu chovat jako všichni poslanci, budu se chovat jako ministr a tímto způsobem budeme nadále komunikovat. Považuji svoje jednání a svůj úvod celkem za korektní vůči vám všem a chápu i vaše připomínky. Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

A že tady vystoupila jako občan. Tu výsadu má poslanec a ministr. My jsme to tolerovali.

Já takovou omluvu nepřijímám. Já jsem tady odvážně řekla, co si o vás myslím. No tak ti chlapi si tady mleli o tom rozpočtu... Paní poslankyně Němcová správně řekla tak proč jste nevystoupila k tomu rozpočtu? Ale to jste mohla v těch sedmi osmi hodinách, které jsme tady spolu trávili. Ale po bitvě každý generál.

Děkuji. Pardon, omlouvám se, s přednostním právem pan předseda Tomio Okamura. Kolegyni Fischerové se omlouvám, já jsem to hlásil dopředu. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se taky chci omluvit paní poslankyni Fischerové, protože dvacet let spolu pracujeme v jedné asociaci cestovních kanceláří, nicméně já jsem se hlásil skutečně seriózně už dříve, a proto bych si dovolil vystoupit.

Připadalo mi to skutečně neadekvátní celkově. A jak jsem říkal, jak i této vládě jsme dávali sto dnů hájení a poctivě jsme to jako Úsvit dodrželi, vzpomeňte ty měsíce zpátky, poctivě jsme sto dnů hájení dali a nijak jsme se nevymezovali, stejně tak paní ministryni. Někdo je vždycky jednou nový, takže já bych rád navázal věcnou spolupráci a určitě sto dnů hájení nejenom dáme.

Já bych nejdřív trošku uvedl na pravou míru to, když se tady hovoří o vládním návrhu. Ono to totiž vzbuzuje dojem, že tato vláda snad bojuje za práva spotřebitelů a že snad dělá něco jiného než jiné vlády a že snad přináší nějaké změny v tomto ohledu. No tak ten zákon o cestovním ruchu já se na Ministerstvu pro místní rozvoj pohybuji dobrých patnáct let z pozice člověka, který je ve vedení největší asociace cestovních kanceláří v České republice ten zákon se tam táhne mnoho a mnoho let. Takže to není návrh této vlády, je to návrh vlády, už nevím ani jaké, a táhne se to skutečně neuvěřitelně dlouho. Další věcí je, proč to opět trvá tak dlouho. Protože pravdou je, že už jsme ztratili skoro další rok, a chtěl bych říci, že ten zákon skutečně je důležitý, byť cestovní ruch se mnoha lidí tady netýká. Ale jenom bych řekl jedno číslo, které hovoří za vše. V desetimilionové České republice.

Proto my rozhodně podporujeme to, abychom zákon o cestovním ruchu přijali. Určitě podporujeme taky tu záležitost a máte s tím zkušenosti mnozí z vás, že si kupujete zájezdy u cestovní agentury a horko těžko se dozvídáte, která cestovní kancelář to reálně organizuje. To tento zákon také řeší, tu lepší informovanost. Dnes to bylo pouze na seznamech pojišťoven, nově by to mělo být centrálně v seznamu ministerstva, což je určitě také výborný posun.

V případě krachu cestovní kanceláře že tam nedochází ke stoprocentnímu plnění, pojišťovny se tomu brání a tento zákon nově nastoluje, že má pojišťovna plnit všechny oprávněné nároky. To znamená, tady ta práva spotřebitelů skutečně posouváme celkem důležitým a zásadním způsobem.

To znamená zájezdy organizované načerno. A tím nemyslím samozřejmě školy, tím nemyslím žádná taková zařízení.

Určitě je potřeba ho přijmout. Určitě, co se týče toho zkráceného projednávání, celkem dobré by to bylo, protože sezóna se blíží a klienti by mohli být chráněni lépe.